Já bych tady zmínila vládní prohlášení, právě co se týče té digitální infrastruktury.

Co se týče rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, tak s tím si vláda také hlavu neláme.

A co dělá vláda?

Tak by se měla chovat odpovědná vláda.

A to si myslím, že měla čas na to, aby právě ta opatření nebo ty návrhy, které připraví státní rozpočet o příjmy, mohly být přijaty v době, kdy bylo takzvaně dobře.

A to je to, co nám vadí. Že vláda nejenom že se zadlužuje v době krize, což můžeme považovat za oprávněné, ale bude se zadlužovat hlava nehlava i v následujících letech.

Známe to v jiných státech, státní dluh je mnohem vyšší. Ale to, že se dluhy platit mají a musí, to nezměnil ani koronavirus.

A kde na to budou brát? Na to vláda nemyslí. V této souvislosti bych ráda připomněla, co máte ve vládním prohlášení cituji: